Požádám pana zpravodaje, aby si poznamenal oddělené hlasování u vašeho návrhu doprovodného usnesení. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Kučera v podrobné rozpravě.

Dnes jsme poprvé tady postaveni před hlasování, poprvé od doby vzniku této nové Sněmovny jsme tady vystaveni hlasování, které není v rámci zemědělského výboru ani na žádné jeho platformě předjednáno.

To, že to usnesení není totožné s usnesením zemědělského výboru, to, že nechceme zavazovat vládu České republiky, respektive ministra, konkrétním opatřením, hlasováním Sněmovny, to tady zmínil kolega Bendl. Ale co já považuju za faul, je to, že jsme o tomhletom bodu společně nejednali.

Děkuji.

Pochopil jsem, s faktickou také.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Turečka a potom pan ministr s faktickou poznámkou.

Děkuji za pozornost. Vaše dvě minuty.

Pojďte hlasovat, není co řešit. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Mě překvapuje to, co říká pan stínový ministr zemědělství Jurečka. A teď říká, že jsou k ničemu? Kdy to prozřel?

Děkuji.

Děkuji. Pro pořádek ještě požádám v podrobné rozpravě pana zpravodaje, aby odkázal na usnesení výborů a případné doprovodné usnesení, abychom potom o něm mohli dát hlasovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura bude následující.

Ne? Já jsem jenom jako zpravodaj seznámil Poslaneckou sněmovnu s tím, že jsme přijali doprovodné usnesení obracející se na ministra zemědělství. Děkuji vám. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí v podrobné rozpravě? Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak.

Děkuji za slovo.